Tomu se říká salámová metoda.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan místopředseda Fiala. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ten návrh je na světě. Důležité je, že po těch letech, po která my se snažíme, ty návrhy tady byly i v minulých volebních obdobích, abychom přijali podobnou úpravu, jako je tomu například v Německu, Rakousku či jinde, kde v podobných situacích prostě je zakázáno předjíždění kamionů.

Stačí jenom rozmístit příslušné dopravní značky. Ale nebráním se tomu, aby konečně také, aby propříště bylo jasné, jak se má postupovat, takový zákon byl přijat. My ten zákon podpoříme, budeli obsahovat tyto myšlenky, případně jsme připraveni jej dokonce projednávat i ve zkráceném jednání, aby byl co nejdříve na světě, aby konečně bylo jasno.

Jestliže je tomu jinak, je třeba se ptát, a budeme se ptát a nebudeme sami, jak je možné, že k tomu vůbec mohlo dojít, jak byl prováděn stavební dozor, jak byly vedeny kontrolní dny a všechny tyto věci, že mohlo dojít k této situaci. Děkuji. Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Fiala, poté pan předseda Radim Fiala. Pro kolegy, kteří by měli zájem se přihlásit s faktickou poznámkou, připomínám, že jsme stále v diskusi k pořadu schůze a nemohu dát prostor k faktickým poznámkám. Prosím, máte slovo.

Mezitím pan předseda Kováčik vystoupil s tématem, které se týká D1.

Občanská demokratická strana také podpoří zařazení tohoto bodu o situaci na D1 a kromě toho za chvíli pan poslanec Skopeček vystoupí s návrhem bodu, který se této situaci také věnuje trošku z jiné strany. Já si myslím, že to je věc, která je mimořádně závažná.

Ale co nedovedu pochopit, je nejednotnost zahraniční politiky, rozdílné výroky veřejně formulované, veřejně sdělované výroky premiéra a předsedy vlády, který je odpovědný za zahraniční politiku, a ministra zahraničí, který má zahraniční politiku v gesci. Dámy a pánové, ať jste z vládního tábora, nebo z opozice, prosím pěkně, toto nepodceňujme. To si nemůže dovolit žádná země, ani mnohem silnější než my, aby měla tak nejednotnou, chaotickou, nekoncepční zahraniční politiku. To nás oslabuje. Nebudeme důvěryhodní! Nebudeme schopní vysvětlit zahraničním partnerům, co vlastně chceme, jaký je náš postoj a proč ten postoj takový je! Jaká je tady situace?

Stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které šlo na vládu, bylo, že se máme zdržet. Nakonec Česká republika byla pro, což nám tady hájí pan ministr Petříček, ale když nám zdůvodňuje, že tam není nic nebezpečného, že to není závazné, že to může Česká republika klidně podpořit, já bych mu třeba i rád věřil, ale pak nechápu, proč stanovisko Ministerstva zahraničních věcí bylo, ať se zdržíme, a proč premiér říká, že to je nebezpečné a že to podpořit nemáme. Já si myslím, že je nutné, aby se vláda v těchto věcech na tom domluvila, aby ti, kteří za zahraniční politiku mluví, mluvili taky spolu a veřejně říkali jenom jednotné stanovisko české vlády, které bude srozumitelné veřejnosti, bude srozumitelné nám a bude srozumitelné zahraničním partnerům. Pokud toto neděláme, tak riskujeme, že až nám příště o něco půjde, nebudeme srozumitelní, nebude to nikdo brát vážně, nebudeme schopni prosazovat zájmy České republiky.